Děkuji. Další s faktickou poznámkou pan Petr Bendl, po něm pan poslanec Fiala, po něm pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Beznoska, po něm pan poslanec Kořenek. Děkuji za slovo. Já jsem tedy řádně přihlášen i do rozpravy, ale protože vidím, že se na mě dostane až bůhvíkdy, a protože mě inspiroval pan kolega Koskuba, se kterým možná překvapím velmi souhlasím, protože my jsme to byli, kdo kritizoval neustálé nakládání státem na vzdělané lidi, kteří se pohybují ať už v jakémkoliv oboru, ať už je to školství, nebo zdravotnictví. Že třeba střední škola nestačí, nebo vysoká škola nestačí, protože je potřeba další specializace.

Naprosté nesmysly, ale protože pak chybí, tak se tady zase socialisticky vymýšlí, jak to vlastně kudy udělat, aby se to muselo obejít. Já s panem Koskubou velmi souhlasím, že se máme bavit o podstatných věcech, a ne o tom, až se stane to, že zhoršíme dostupnost docházek do mateřských škol. Ubyly autobusy, protože děti začaly jezdit zadarmo, taky socialistický výdobytek. A když nebudou kapacity, co bude dělat paní ministryně?

Děkuji panu poslanci Bendlovi. Dalším s faktickou poznámkou je pan poslanec Fiala, po něm pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Beznoska, po něm pan poslanec Kořenek, po něm pan poslanec Novotný.

Tak já bych prostřednictvím pana předsedajícího chtěl pana poslance Koskubu ujistit, že stejné názory, které jsem zde prezentoval, jsem měl jako profesor politologie, jako rektor Masarykovy univerzity i jako ministr školství, že jsem je veřejně zastával a že tyto názory, a za to se nestydím, vycházejí z mého pohledu na stát a na společnost a vycházejí i z mých odborných znalostí. A jsem rád, že je tady mohu prezentovat jako předseda Občanské demokratické strany. Pokud jste mě dobře poslouchali, tak v těch mých vystoupeních byla celá řada argumentů pro to, proč nemáme tento zákon přijímat a proč je špatný. To jediné, proč já si dovedu představit, že ho tady někdo prosazuje, je ideové přesvědčení o tom, že stát lépe dokáže zvládnout výchovu, než aby o tom, jak se děti na školu mají připravit, rozhodovali pouze jejich rodiče. Pro mě je to výraz jakéhosi levicového pohledu na svět. Já ale levicový pohled na svět ze své strany nevidím jako nadávku, já to chápu jako konkurenční, soupeřící pohled na svět, s kterým nesouhlasím, ale s kterým chci vést seriózní diskusi.

Prosím, pane poslanče. Já jsem pozorně poslouchal pana poslance Pilného, který naprosto správně řekl, že máme dvě ekonomiky. Jedna je ekonomika zdrojů a druhá ekonomika talentů. Kdyby tady pan poslanec Pilný byl, tak bych mu řekl, že tato vláda se už rozhodla, kterou cestou půjde. Rozhodla se prolomením limitů těžby jít cestou zdrojů a tímto zákonem ukazuje, že na ekonomiku talentů kašle. Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Beznoska, po něm pan poslanec Kořenek, pan poslanec Novotný. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Zapojím se do té debaty.

Základní škola, tak jak fungovala léta letoucí, předškolní vzdělávání léta letoucí jak fungovalo podle mě, nebyl ten hlavní problém, který bylo potřeba řešit. To já považuji za fatální chybu. Druhá fatální chyba je: vstup na školu. Každá střední škola, vůbec každá škola by měla mít jistou míru suverenity. A je na její zodpovědnosti, aby si přijala žáky podle svého uvážení. Ano, kontrolujme nějaký výstup, dejme povinnost, aby ten student překonal určité minimum, které znamená, že má úroveň znalostí v úrovni maturitní zkoušky. A ještě jedno téma, které jsme tady neotevřeli vůbec. Kromě těch, a panu Koskubovi velmi rozumím, o těch nesmyslech, že zdravotní sestra musí mít vyšší odbornou školu, a zdravotní sestry nám chybí, ještě jedno téma, které jsme neotevřeli, je vyšší odborné školství. Možná jedna vyšší odborná škola na kraji, a ne 152 nebo kolik jich je, vyšších odborných škol, jejichž kvalita je velmi pochybná. A říkám to s plným vědomím toho, že jsem jednu vyšší odbornou školu jako vedoucí tohoto projektu založil. To jsou ty podstatné věci, na které bychom se měli soustředit, a nevymýšlet si, jak budeme organizovat rodičům jejich malé děti. Děkuji panu poslanci Beznoskovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Novotný. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážený předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já jsem potom přihlášen do řádné rozpravy, ale chtěl bych se za prvé zastat paní ministryně v tom smyslu, že opravdu tady, jak bylo sděleno, že uvrhla do nejistoty 450 nebo kolik vysokoškolských studentů, tak to je vidět neprostá neznalost vysokoškolského zákona, kdy ona naopak nad rámec svých povinností udělala maximum pro to, aby jim umožnila, nebo některým z nich umožnila, dostudovat. To za prvé. Tady bych řekl, že se bavíme o určitých částech školského zákona, které v současné chvíli vůbec nejsou na pořadu této novely. Takže ta novela má tři části, jedna se týká mateřských škol, druhá se týká přijímacích zkoušek, třetí maturitních zkoušek. Pojďme se vrátit k těmto tématům, protože ta jsou na pořadu. A co se týče těch dalších témat, tak samozřejmě asi budou otevírána postupně, ale nejsou v tuto chvíli na pořadu této novely, tohoto návrhu. Chtěl bych říci tolik, abychom se opravdu vrátili ke konstruktivní debatě a drželi se toho tématu. Děkuji panu poslanci Novotnému, omlouvám se panu poslanci Kořenkovi. Děkuji. Já jsem chtěl reagovat jenom na UJAK. Doplním jenom, že § 80 vysokoškolského zákona říká jasně, že za dostudování studentů je odpovědné vedení UJAK, které vědělo o tom, že tento problém se blíží. To tady velmi často zaznívá.